Druhý pozměňovací návrh, také podáván s výše jmenovanými poslanci, se týká odstraňování černých staveb.

Proto tedy navrhneme a navrhujeme, aby stavební úřad byl přímo oprávněn v případě nečinnosti povinného, tedy toho, kdo má tu černou stavbu odstranit, a tedy osobě, které bylo nařízením odstranění stavby nařízeno, zajistit odstranění prostřednictvím třetí osoby, jako je to umožněno právě u toho opatření k nápravě. Pokud budou zachovány obcím stavební úřady v přenesené působnosti, pak se navrhuje, aby odstranění stavby třetí osobou bylo možné nařídit pouze se souhlasem Nejvyššího stavebního úřadu, a následně bylo hrazeno Nejvyšším stavební úřadem z jeho rozpočtu. To považujeme za velmi důležité a velmi nápomocné, právě co se týče náročnosti na rozpočty obcí. To byly společné pozměňovací návrhy. A nyní mi dovolte, abych představila pozměňovací návrh, který podávám, a ten se týká zřízení územních pracovišť.

Ustanovení § 18 odst. 4 počítá se vznikem územních pracovišť krajských stavebních úřadů, která stanoví Nejvyšší stavební úřad vyhláškou, přičemž přihlédne k počtu obyvatel správního obvodu územního pracoviště a k jejich dopravní dostupnosti. Navržené znění předmětného ustanovení však neobsahuje žádné konkrétní pravidlo pro určení hustoty sítě územních pracovišť. V extrémním případě může Nejvyšší stavební úřad stanovit pouze několik málo územních pracovišť v každém kraji.

Argumenty pro zhoršení dostupnosti stavebních úřadů při přechodu agendy do režimu plné státní správy přitom prakticky neexistují. Návrh navíc vůbec neřeší personální a logistické souvislosti změny soustavy stavebních úřadů, potřebu personálního i materiálního, zejména prostorového vybavení nových stavebních úřadů, které si změna vyžádá. Dále také není jasné, zda všichni zaměstnanci z obecních úřadů, kteří dosud vykonávali působnost stavebního úřadu, budou ochotni dojíždět do míst, kde budou tato pracoviště zřízena, a samozřejmě je potřeba pak počítat s náklady na odstupné.

Toť první pozměňovací návrh, který podávám sama.

Třetí variantu také podáváme společně s kolegou Bartošem, a to tak, aby se zákonem stanovilo zřízení územních pracovišť ve všech obcích s rozšířenou působností, ve všech obcích s pověřeným obecním úřadem a v hlavním městě Praze. To byly tři návrhy týkající se územních pracovišť. A nyní přicházejí dva pozměňující návrhy, které se týkají účinnosti, taktéž podávám s kolegou poslancem Ivanem Bartošem. Návrh nového stavebního zákona představuje komplexní rekodifikaci stavebního práva a jako takový vyžaduje dostatečně dlouhou legisvakanční lhůtu, během níž se adresáti právních norem z řad osob soukromého práva i orgánů veřejné moci na nový právní stav adaptují.

Z tohoto pohledu je účinnost celého zákona i jeho některých částí stejně překotná a nepřipravená jako celý průběh legislativního procesu tohoto zákona. Ani ne dva roky trvající legisvakanční lhůta, která vychází z vládního návrhu i komplexního pozměňovacího návrhu, je s ohledem na rozsah a revoluční charakter předpokládaných změn nepřiměřeně krátká.